Děkuji za slovo, pane předsedo.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstkyně ministra životního prostředí paní Bereniky Peštové a mé zpravodajské zprávy a po obecné a podrobné rozpravě

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost. Děkuji. Teď poprosím zpravodajku výboru pro životní prostředí paní poslankyni Danu Balcarovou, aby nás informovala o projednání návrhu na jejich výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych vás ráda seznámila s usnesením výboru pro životní prostředí, s usnesením, které bylo schváleno dne 12. června 2019, v němž se členové výboru pro životní prostředí shodli na tom, že doporučují schválit vládní novelu v předloženém znění.

Děkuji paní předsedkyni. Otevírám obecnou rozpravu, do které máme několik přihlášek. Já jí opětovně předávám slovo, tentokrát do obecné rozpravy. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla krátce pohovořit o této problematice, která je širší než jenom tato novela.

To si myslím, že je potřeba zdůraznit, že s tímto cílem byl tento systém navržen a vlastně se k němu přihlásily státy, které se přihlásily k Pařížské dohodě.

Nedávno byla zřízena komise, pracovní skupina, tzv. uhelná komise, která má za cíl právě nastavit odklon České republiky od závislosti na fosilních palivech.

Současně naše krajina, všichni si to uvědomujeme, potřebuje prostředky na to, aby byla realizována důsledná adaptační opatření. Naše krajina potřebuje ozdravit, naše lesy potřebují ozdravit, naše půda potřebuje ozdravit, takže peníze určitě na adaptační opatření potřeba jsou.

Myslím, že peníze ze systému povolenek by měly primárně jít do ochrany klimatu a životního prostředí, tak jak už jsem řekla. Současná novela navrhuje, aby zastropování peněz, které půjdou právě do ochrany klimatu a do životního prostředí, bylo na 8 mld. Přitom minulá novela umožňovala to zastropování na 12 mld., takže to bylo mnohem vyšší číslo. A když si představíme, že do roku 2030 do státního rozpočtu nebo do České republiky z tohoto systému odteče 150 až 180 mld. korun, tak prostě opravdu máme tady hodně velký batoh peněz, které můžeme pozitivně využít na to, co teď velmi potřebujeme.

Jedna půjde pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a druhá půjde pro Ministerstvo životního prostředí, takže v té současné novele je navrženo, že by jenom 4 mld. byly určené pro životní prostředí. Takže já tady chci zdůraznit to, že je potřeba více peněz, a proto to zastropování jde vlastně proti smyslu potřeby využít finance pro boj s klimatickou změnou a na adaptační opatření.

Takže tam vlastně dávám napevno, že tyto peníze budou využity v systému pod Státním fondem životního prostředí.

Argumentace, že řešitelská kapacita Státního fondu životního prostředí to nedokázala absorbovat, tak si myslím, že ten názor, nebo ten argument je velmi lichý, protože pakliže Státní fond životního prostředí není schopen tolik peněz využít, tak by měl zvýšit svoji kapacitu.